Bylo vydáno 170 hlasovacích lístků, 169 jich bylo odevzdáno, 1 neodevzdán. Kvorum nutné pro zvolení v této volbě bylo 86.

Tady nad rámec toho protokolu připomenu, že zbývá jedno neobsazené místo, a podle informací, které mám z grémia, bychom ho měli volit na dubnové schůzi v týdnu od 9. dubna, to znamená do 9. dubna vám také můžu oznámit, že volební komise bude vyhlašovat lhůtu na podání nominace, a ve středu 11. dubna bychom se pokusili to poslední místo obsadit.